Přijetí tohoto návrhu umožní další bezproblémovou činnost EGAP, a to bez nároku na výrazné navyšování kapitálu podle solventnostních kapitálových požadavků, které se vzhledem k záruce státu za závazky EGAP jeví jako bezdůvodné. Návrh dále vymezuje charakter povolených činností uděleného ČNB EGAP, upřesňuje, která ustanovení zákona o pojišťovnictví se na činnost EGAP nepoužijí, resp. použijí s ohledem na specifičnost jeho činnosti a stanoví výkon dohledu.

Ostatní změny mají pouze upřesňující či legislativně technický charakter.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garanční, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Navrhuji tedy, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. Má někdo jiný návrh prosím? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, aby rozpočtový výbor byl garančním výborem tohoto návrhu zákona. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí a zahajuji hlasování o tom, aby rozpočtový výbor byl garančním výborem tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Pardon, mám tady žádost o odhlášení všech. Prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Poté, co se počet přítomných ustálil, zahajuji hlasování o tom, abychom určili rozpočtový výbor jako garanční výbor tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Návrh jsme přijali. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Druhý, který přednesl pan poslanec Kalousek, který se týkal toho, abychom neprolamovali bankovní tajemství, rozpočtový výbor neschválil, ale současně rozpočtový výbor přijal usnesení, se kterým vás mám seznámit. Mám to navrhnout Poslanecké sněmovně jako celku.